Tady máme mnoho příkladů, kdy se nejenom nenaplní třicetidenní lhůta, nenaplní se ani šedesátidenní lhůta a stavebníci reálně čekají na vydání závazného stanoviska orgánů územního plánování několik měsíců. To je přece pro nás všechny důležitá výzva k tomu, abychom se to pokusili změnit. Proto také velmi prosím, abyste propustili tento zákon do druhého čtení, aby případně bylo možné opravit nedostatky a vazby s ostatními ustanoveními stavebního zákona, ale prosím, nezabíjejte to v této fázi. Opravdu by to reálně ublížilo mnoha lidem. Je to příležitost, jak situaci v České republice ve stavebním řízení napravit. Děkuji za pozornost. Hezké dopoledne. Prosím pana poslance Kolovratníka. Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Takže jsem teď velmi pečlivě a velmi vážně poslouchal argumenty kolegů.

Co se týká tisku 76, tak ona problematika závazného stanoviska orgánu územního plánování je v té naší novele urychlení výstavby dopravní infrastruktury jedním ze 17 pozměňovacích návrhů, jedním ze 17 bodů, a musím přiznat na rovinu férově a otevřeně, není důvod to tajit, z pohledu nás předkladatelů je relativně ne tak významný, je jeden z těch ne tolik důležitých.

A tady patří moje omluva jako zástupce předkladatelů kolegyni ministryni, resp. ministerstvům, že tak jak byl ten rychlík rozjetý, že i přes negativní stanovisko jsme na hospodářském výboru se rozhodli přijmout tento moment a pokračovali jsme dál. Ale opakuji, dívali jsme se na to pouze optikou velkých liniových staveb, neřešili jsme problematiku zahlcenosti úřadů, to, co teď tady diskutujete vy, kolegové, u této novely.

Během posledních dvou týdnů jsem společně s paní ministryní připravil nový pozměňovací návrh, který je postaven na jiné filozofii, a to už tu před chvílí bylo řečeno, abychom tedy ubrali práci úředníkům a koordinace, to závazné stanovisko nebylo potřeba u drobných akcí typu malé stavby, slučování pozemků apod., a tím by tedy ti pracovníci měli mít kapacitu právě na koordinaci velkých staveb v území. Tohle je pozměňovací návrh, který jsme vypracovali společně.

Takže já teď nechci jakoby sehrát roli prubířského kamene té debaty, jestli zamítnout, nebo pustit do dalšího čtení, ale chci tady korektně, férově a otevřeně vysvětlit, že tuhle věc už řešíme, a můžu říci, máme vyřešenou v jiné novele, která bude diskutována dnes odpoledne. Děkuji za pozornost a snad to bylo vysvětleno dostatečně. Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky, pan poslanec Baxa a potom pan poslanec Adamec.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Já jsem chtěl původně jenom krátce komentovat to, co tady bylo řečeno v rámci předložení novely stavebního zákona od kolegů, podpořit stanovisko pana kolegy Rakušana.

Mimochodem podotknu, že se tato novela připravovala už v době, kdy běžela ekonomická konjunktura, kdy bylo zjevné, že bude nedostatek zaměstnanců. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, resp. vůbec nedostatek zaměstnanců, kteří by tuto agendu vykonávali.

Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych také zareagoval na kolegu Kolovratníka. Já jako zpravodaj tohoto návrhu zákona vůbec nejsem přesvědčen o tom, že schvalování bude mít hladký průběh a hlavně že nebude mít hladký průběh realizace.

Žádný z předkládajících ministrů mi na to nikdy neodpověděl.

Potvrzuji to, že nám krizová situace nehrozí, ta krizová situace už je na úřadě. Skutečně nejsme schopni plnit zákonné lhůty ve stavebním řízení. Všechny zkušené lidi vysává soukromý sektor.